Stejně jako u předchozího bodu prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a také ke způsobu volby. I tady bychom o způsobu volby měli hlasovat. A já ke způsobu volby a navrženým kandidátům otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Rozpravu tedy končím a budeme hlasovat o navrženém způsobu volby, to je tajnou volbou. Zahajuji hlasování o tajné volbě na volbu členů Rady Českého rozhlasu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 122. Konstatuji, že jsme přijali způsob volby i tady jako tajnou volbu. Předávám slovo panu předsedovi volební komise. Děkuji, i v tomto případě prosím o přerušení tohoto bodu. Já tento bod tedy přerušuji a poprosím pana předsedu volební komise o pokyny k volbě a k organizaci hlasování. Nyní tedy vyhlásím tajnou volbu. A teď vás, přátelé, prosím opravdu o minutu pozornosti, protože ta chybovost tentokrát by mohla být velká a je to škoda, kdybychom měli hodně neplatných lístků. Než vyhlásím organizaci voleb, tak jsem si pro vás připravil takový malý zlepšovák, nebo snad návod, jak ty lístky budou vypadat, a je to rekapitulace k tomu označování. Prosím, dávejte dobrý pozor. Označujete jedno jméno buď kroužkem, nebo křížkem. Vybíráte jednoho kandidáta ze tří, u jeho jména, resp. čísla, dáte kroužek, u zbývajících dvou byste měli dát křížek. Ze čtyř návrhů vybíráte jednoho kandidáta, jehož číslo označíte kroužkem, zbytek křížkem. U Rady Ústavu pro studium totalitních režimů je situace jiná. Pokud si nevyberete žádného, nebo jednoho, nebo dva, u těch zbylých opět prosíme o křížek. U České televize barva oranžová. Vybíráte až šest kandidátů, které označíte kroužkem. A u Českého rozhlasu barva červená, vybíráte až tři kandidáty, které označíte kroužkem, zbytek, všechna jména, musíte označit křížkem. A ještě jednou zopakuji: Kroužky nebo křížky dáváte na pořadové číslo kandidáta před jeho jménem. Všechny ostatní lístky budou považovány za neplatné.

Nyní tedy vyhlašuji tajnou volbu ve Státních aktech. Na rozdávání lístků si bereme třicet minut, budeme je tedy vydávat do 13.25 hodin.